Myslím si, že v této situaci je potřebná a nutná pomoc státu. Já jsem ráda, že k tomu jsou určeny a připraveny fondy jak národní, tak peníze z evropských fondů a že je plánováno i navýšení státního rozpočtu právě na financování rozšiřování kapacit mateřských a základních škol. Co nám chybí v zákonu a co považujeme za podstatné, proč jsme nakonec nepodpořili ten zákon v minulém projednávání, to je především povinnost poskytovatele dát dětem od tří let vzdělání podle vzdělávacího plánu s tím, že tady by měl být stát garantem vzdělávání, a to i předškolního, o jehož významu zde bylo řečeno už velmi mnoho.

Požadovali jsme také, aby poskytovatel zajistil stravování dětem na základě norem, aby bylo kvalitní toto stravování a také aby byla povinnost poskytovat péči dětem od jednoho do čtyř let věku na neziskovém principu. Bohužel nic z toho neprošlo. My jsme proto nepodpořili tento zákon. Už dnes, ale především během následujících let zažijí základní školy velký nápor dětí, tak jak to zažívaly v minulém období mateřské školy. Myslíte, že v tomto případě, kdy se to přesouvá na základní školy, budete to zase chtít řešit dětskými skupinami pro základky nebo místo prvního, druhého stupně?

Podle našeho názoru by bylo potřeba, aby stát podpořil obce při znovuvybudování dostatečné sítě jeslí, finančně dostupných jeslí, dále aby se soustředila pozornost na rozšiřování kapacit mateřských škol poskytujících předškolní vzdělávání, ale také základních škol, a co bude velký problém, to jsou školní družiny, kde už dnes nedostačují kapacity.

Proto budeme podporovat veto prezidenta, nepodpoříme zákon jako takový.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mnohé zde již zaznělo, já bych se však na tuto problematiku chtěla podívat ještě trošku z jiného úhlu pohledu.

Je obrovskou hodnotou, bez které žádná demokracie nemůže existovat.

Jsou to lidé, kteří jsou aktivní, nelhostejní a kteří se aktivně zapojují do života naší společnosti a vedle standardní struktury a institucí opravdu jsou nezbytnou součástí každé demokracie a my si jejich aktivity musíme vážit. A právě jeden ze segmentů občanské společnosti zde vytvořil téměř tisíc zařízení, která se věnují volnočasovým aktivitám a péči o předškolní děti. Jsou to právě tito představitelé občanské společnosti jsou to rodiče, neziskové organizace, které již 25 let budují podmínky pro svou práci. A já tento návrh zákona, který je ukotven s povinnou registrací, považuji za mimořádný projev arogance moci. My těmto lidem říkáme: těchto tisíc organizací, které vznikly, které se starají o 50 tisíc dětí, nebude existovat a my chceme povinnou registraci. Já nechci žít ve státě, kde bude všechno regulováno, kde na všechno bude registrace a stát všemu bude dávat pravidla. Jsem přesvědčena, že na to nemáme nárok! Proto tak naléhavě prosím, abychom nepodpořili návrh zákona. Hovoříme o tom již několik měsíců.

Již na projednávání na plénu jsme o tom hovořili. A já oproti paní ministryni nejenom že o těchto organizacích vím, ale já jich i desítky navštívila. Oni to nedělají načerno, to jsou lidé mimořádně obětaví a velmi často tyto organizace vznikají z iniciativy právě rodičů a jsou to rodiče, kteří mají právo si stanovit formu péče o své děti. Závěrem bych chtěla říct, že dětské skupiny již dnes existovat mohou. My nepřinášíme něco nového. Ony dokonce existují. To, co zákon přináší, a to je dobře, jsou daňové výhody. To je v pořádku. My tím zákonem pouze ohrožujeme existenci těch institucí a organizací, které již jsou. Proto vás velmi naléhavě žádám, nepodporujme ten původní návrh, podepišme a podejme nový návrh, který bude řešit otázku dětské skupiny s dobrovolnou registrací. Děkuji. Děkuji paní poslankyni Heleně Langšádlové. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, možná trochu překvapím, ale ve svém osobním stanovisku, které vyjádřím hlasováním, podpořím tento zákon proti vetu pana prezidenta. Zákon jsem sledoval velmi pečlivě od samého počátku. Mnoho diskusí proběhlo ve výboru pro sociální politiku, opakovaně jsem o něm hovořil s paní ministryní práce a sociálních věcí a chápu ho jako zákon potřebný, protože na něj čeká celá řada zaměstnavatelů a dalších institucí. Je to zákon, který opravdu rozšiřuje možnosti zejména pro rodiče a zejména těch nejmenších dětí ve věku do tří let. Rozumím tomu, že je tam celá řada věcí, které je potřeba dořešit, včetně obrovského tlaku lesních školek, je jich asi dva a půl tisíce, jejich práce si nesmírně vážím, ale pokud mám opakovaně garantováno, opakovaně veřejně garantováno, že toto bude napraveno, a já osobně si myslím, že lesní školky mají směřovat spíš do zákona školského, tak já tento zákon podpořím.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegové, kolegyně, členové vlády, dnes se bude hlasovat o vetu prezidenta k zákonu o dětské skupině. Podle vyjádření, která k tomuto zákonu dávají organizace, kterých se přímo dotýká, je bohužel zcela nevyhovující. Čerpám především z vyjádření České rady dětí a mládeže. Problém je v tom, že návrh definuje dětskou skupinu velmi nešťastně a měl by se vztahovat v podstatě na všechny organizace a spolky, které s dětmi pracují. Zákon má platit pro každého, kdo poskytuje pravidelnou péči o děti, a to takřka v každé podobě. Zákon nedefinuje četnost poskytování služby, hovoří pouze o pravidelnosti.